Když jste přišli do vlády, tak jste to všechno zrušili, ale ty nevýhody jste ponechali a o těch výhodách říkáte, že jsou nerealizovatelné. Ano, já jsem to kdysi zaváděl, ale zaváděl jsem to v rámci celého toho mixu, který ve svém důsledku výrazně živnostníkům ulevoval.

Nyní pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Votava. Prosím, pane předsedo. Nechci vést debatu o paušálech, to je na jindy, nebo mohli jsme to v rámci toho zákona, ale vnímáme politickou realitu. Já jsem mluvil o rodinné politice státu.

A já se ptám, proč u jedné skupiny obyvatel určujete strop příjmů, kdy má nárok na slevu na děti, a u jiné ne. A to je méně, než dosahuje zaměstnanec s průměrnou mzdou. Když od toho odečtu zdravotní a sociální, které platí zaměstnanec, tak pořád daňový základ bude vyšší než 200 tisíc ročně. To je jiná debata. Takže proč takhle podle mě jednoduchou rodinnou politiku státu, kdy podporuje toho, kdo má děti nebo manželku či manžela bez zaměstnání. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Já jenom na pana kolegu Kalouska. On řekl, že něco přináší výhody, něco přináší nevýhody. Tak daním podle paušálu, to je výhoda, nemusím se trápit, jaké mám výdaje, a určitě si to ten živnostník samozřejmě umí spočítat.

A na druhou stranu ten, který samozřejmě vede účetnictví a zdaňuje podle faktických výdajů, tak má nárok na slevu na děti a na manželku. To jsem jenom reflektoval na to vaše výhodynevýhody, něco za něco. Děkuji panu předsedovi Votavovi.

A vedle toho byla také velká úleva v placení sociálního a zdravotního pojištění pro živnostníky.

Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. To byla zatím poslední faktická poznámka i řádné přihlášení, pokud se již nikdo nehlásí. Pan ministr chce ještě před závěrečným slovem se hlásit, nebo závěrečné slovo, pane ministře? Tak, takže končím rozpravu. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Děkuji za slovo.

Nevím proč. Nevím, jaký byl cíl.

Takže já jsem rád za tu debatu, ale my jsme tu debatu nedokončili v rámci koalice a uvidíme, jak to dopadne.

Ten dopad do rozpočtu byl minus 30.